Náborový příspěvek, další složka. Navrhovaný materiál z pera ministra vnitra mluví o náborovém příspěvku. A náborový příspěvek by mohl činit 30 až 150 tis. korun a byl by odvislý od ředitele bezpečnostního sboru, to znamená na krajských ředitelích. Obecně se už ví, že by to bylo pouze pro příslušníky Prahy a Středočeského kraje. Ministr... nebo připomínky s tím nesouhlasí.

Chtěl bych zmínit i ostatní benefity, které jsou.

A bylo zde včera zmíněno, strážník Městské policie v Praze má dnes nástupní plat 28 tis. korun, příslušník Policie České republiky, který se rozhodne sloužit v Praze, má 20 tis. korun plus je znevýhodněn tím, že nemá příspěvek na bydlení, dopravu. Poskytnou mu ubytovnu, to je pravda.

A když jsou kraje, které jsem zmínil, které mají nadstav, tak není jediný problém rozkazem takového příslušníka převelet někam jinam. Hovoří se o zvýšení rizikového příplatku pro policisty. Zmínilo se, že příslušník v Praze by měl mít až 10 tis. korun. Možná i ve Středočeském kraji. Je to materiál, který proběhl Policejním prezídiem, ale už se mu dnes brání krajští ředitelé, protože vědí, co by to znamenalo, pokud by policista ve stejné platové třídě přišel sloužit do Prahy: velký odliv již tak chybějících policistů na jednotlivých okresech, na jednotlivých obvodních odděleních. Takže zvýšit rizikový příplatek pouze v Praze, popřípadě Středočeském kraji o tisíce korun, je cesta do pekla. Možná vyřešíte problém v Praze, ale zabijete tím krajská ředitelství a jednotlivé okresy. A už se blížíme k závěru, posledních sedm minut, výsluhy. Děkuji všem, kteří jste hlasovali pro zrušení zdanění výsluh. Napravili jsme věc, která byla z období vlády Petra Nečase z dílny Miroslava Kalouska.

Ještě bych zmínil jeden materiál, který mě, teď nevím, jestli říct pobavil, ale prostě je tady na stole. Je to audit národní bezpečnosti, který čítá 138 stran textu. Je to další materiál z dílny Ministerstva vnitra, který dokáže dobře analyzovat veškeré problémy, které jsou, ale nenabízí, nenabízí konkrétní řešení neutěšeného stavu.

Věřte, že takový audit národní bezpečnosti vám ani občanům České republiky v ulicích bezpečnost nezajistí.

Kdo je nahradí? Navrhoval jsem a chtěl jsem vést debatu o tom, aby každý bezpečnostní sbor měl ze svých bývalých příslušníků aktivní zálohy, které by mohl v případě potřeby a mimořádné situace povolat. A jaké jsou závěry? V posledních minutách. Devátého ledna pan ministr vnitra veřejně prohlásil: Policisté dostanou desetinu platu navíc a přijdou o přesčasy. Je to tady to, co uvedl. Policisté se toho samozřejmě chytli, protože si umějí představit, že jejich základní tarif bude navýšen o 10 %.

Pane předsedající, pane předsedo, koukám, došlo k výměně, požádám o přerušení této interpelace do přítomnosti pana premiéra. Ano, o tom rozhodneme hlasováním.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování číslo 62. Tento návrh nebyl přijat.

V tom případě budeme pokračovat v projednávání této interpelace. A ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy.